Z členů vlády se omlouvají: předseda vlády Bohuslav Sobotka z pracovních důvodů, Andrej Babiš z pracovních důvodů stejně jako Pavel Bělobrádek. Takže tady nebudeme mít předsedu ani místopředsedy vlády.

Odpoledne je jasné ve čtvrtek ústní interpelace.

K návrhu na změnu schváleného programu se hlásí pan poslanec Karel Šidlo. Prosil bych předsedy klubů, aby případné debaty o pořadu schůze zklidnili. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás požádal o pevné zařazení bodu 29 stávajícího programu schůze na zítra jako první bod jednání. Jsem jedním z předkladatelů novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, což je sněmovní tisk 118, a nacházíme se momentálně na úrovni druhého čtení, respektive mělo by proběhnout druhé čtení. Od úterka minulého týdne jsme žili několikrát v naději, že tento tisk bude ve druhém čtení projednán. Sněmovna ukončila svoje jednání zhruba vždy jeden nebo dva body před tímto zařazeným bodem, proto mi dovolte vás požádat o jeho zařazení na zítřek, neboť tento sněmovní tisk je již projednán úspěšně jak v rozpočtovém výboru, tak v hospodářském výboru. Proto mi dovolte ještě jednou zopakovat žádám vás o podporu pevného zařazení bodu 29, sněmovní tisk 118, druhé čtení, na zítřek, pátek 26. září, jako první bod jednání. Děkuji panu poslanci Karlu Šidlovi. Nyní pan místopředseda Petr Gazdík. Prosím, pane kolego, máte slovo. Hezké dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Právě jsme si vyslechli omluvu pana premiéra z dnešního jednání z pracovních důvodů.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Velmi důležitý bod schválení harmonogramu projednání státního rozpočtu, který by mohl být velmi rychlý, navrhuji zařadit pevně dnes v 11 hodin. Vím, že tam máme pevně zařazené body, ale ještě před to tady tenhle ten bod, který by mohl být velmi rychle schválen. Potom čtyři body po skončení ústních interpelací dnes, po skončení ústních interpelací, v pořadí: novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, sněmovní tisk 307. To je tisk, který se týká lázní. Poté novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, sněmovní tisk 297. A poté další bod novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, sněmovní tisk 299. Velmi prosím o podporu těchto návrhů.

Prosím, pane poslanče. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Nejdřív, než vystoupím k návrhu pevně zařazeného bodu, tak bych se chtěl přidat k tomu, co tady sdělil pan místopředseda Gazdík.